Je to pořád stejné zvíře.

Koně Andreje Babiše označuje za velblouda, protože se jí to hodí. A straší lidi. Straší lidi. Já bych pochopil, kdybychom měli čísla za červen nebo červenec, za prvé, jak se plní rozpočet. Ne, tady možná odborný aparát, to já nevím, jestli paní ministryně si troufá své odborné znalosti porovnávat s odbornými znalostmi členů Národní ekonomické rady, já ne.

Ale k tomu mimo jiné nám slouží nezávislé expertní orgány.

To je nejdůležitější.

Takže číslo, které nám řekl pan senátor, je prostě pravdivé.

Děkuji. Já jsem se přihlásil s tím, aby paní docentka mohla zareagovat.

Tedy dávám procedurální návrh, aby paní docentka nyní mohla vystoupit.

Děkuji vám.

Rozhodneme v hlasování číslo padesát čtyři.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Máte slovo. Velice děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, já vím, že jste rozhodnuti, a nechci vás zdržovat.

Jenom technicky.

Pro rok 2021 doporučujeme využít stávající prostor strukturálního schodku ve výši zhruba 100 mld. korun a k tomu doplnit jednorázová opatření. Podle rozpočtových pravidel je navíc skutečně možno s rozpočtem pracovat na výdajové i příjmové straně ještě v srpnu.

Asi by ta debata byla trochu jinde.

A ze zastoupení Evropské komise mám opakované dotazy, co se to u nás děje a jakým způsobem s tím zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Kdo mě zná, tak ví, že já sama bych se na evropské instituce nikdy rozhodně neobracela.

Prosím, zvažte, zda ho ochromíte. Děkuji.

A je nastaveno.